Děkuji. Další s faktickou je přihlášena paní předsedkyně Schillerová a další se může připravit paní poslankyně Balaštíková. Znova připomínám: hnutí ANO, poslanecký klub hnutí ANO, podpoří tuto novelu. Prosím, nezapomínejme na to.

Já děkuji panu ministrovi za to, že mi odpověděl.

Takže vám děkuji i za to.

A ještě prostřednictvím pana předsedajícího, pane kolego Bendle, vy jste bývalý ministr zemědělství.

Takže prosím, zemědělci potřebují více plodin, nejen obilí, právě proto, aby byla pestrost krajiny.

Děkuji a poprosím paní poslankyni Peštovou s další faktickou poznámkou, následovat bude pan poslanec Michálek a poté pan poslanec Brabec.

Všichni už jste určitě zaregistrovali, jak šel olej nahoru, tudíž nebude ani slunečnicový olej.

A co si budeme povídat bude chybět a víme to. Jestli jezdíte a nakupujete, tak já dostávám krásné protože jsem z příhraničí dostávám fotky z Německa, kde v současné době každý zákazník, který navštíví, tak si může vzít maximálně dva, možná to teď bude už jenom jeden, ještě minulý týden to byly tři oleje.

A řekněte to těm lidem. Prostě je to populistické my jsme se spletli, my sice zrušíme § 19, který ve své podstatě byl několikrát novelizován, a novelizován byl na základě toho, že jsme byli vyzýváni i od Ministerstva financí, a Ministerstvo financí detekovalo určité věci nekalé, které se děly, a proto se ten § 19 neustále upravoval, aby odpovídal.

Děkuji za slovo.

Chápu, že se k tomu chtějí všichni vyjádřit, ideálně mnohokrát, ale myslím si, že by bylo dobré, abychom to dneska dopracovali. Není to žádná obžaloba Agrofertu, není potřeba se tady proti tomu hájit, o tom si rozhodne veřejnost. My jsme tento návrh připravovali a předložili v minulém volebním období a jsem velmi rád, že se podařilo ho teď dostat na program, protože tehdy se to dva roky odkládalo, tehdy to možné nebylo, tehdy nás hnutí ANO nepodpořilo v tom, abychom to změnili, takže je skvělé, že se ta situace změnila. Můžeme klidně uspořádat nějaký vědecký seminář, na kterém si to vyjasníme.

Každopádně i legislativní proces bude trvat nějaký čas, takže musím souhlasit s tím, že to není samozřejmě okamžité řešení, které pomůže našim spotřebitelům, ani si nemyslím, že by to tady někdo za to vydával. Máme tady situaci, která je výjimečná, byť i v minulosti byly tady takovéto podobné cenové šoky, ale stále si myslím, že v dlouhodobém horizontu to pomůže spotřebitelům, že budou platit nižší ceny, než jaké by platili ceny, kdyby tato záležitost v zákoně zůstávala.

Nechme lidi dělat dobrovolně, nechme trh fungovat tak, jak má fungovat, svobodné trhy, a není potřeba zákonem nařizovat takováto opatření. Je to umělé pokřivení trhu a já věřím, že najdeme mnohem efektivnější opatření pro snižování uhlíkové stopy, a že když bude v České republice méně řepky než kvůli tomuto tržnímu pokřivení, tak se konečně přestane plýtvat půdou a máme pro ni lepší využití.

Máte slovo, paní poslankyně. Já bych chtěla reagovat na pana poslance Michálka prostřednictvím pana předsedajícího. Já vám nerozumím. Jaké pokřivení trhu tady máte na mysli? Co to je pokřivení trhu? Tím, že tady je nějaká povinnost, která je daná? Mě to zajímá, co tam je za pokřivení.